Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 18. ledna 2017, kdy obecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jan Birke a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Foldyna. Táži se, zda pan zpravodaj chce vystoupit v tento moment. Prosím, udělím vám slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom poznamenat, že při projednávání v hospodářském výboru hospodářský výbor nedospěl k závěru při projednávání, projednal pouze pozměňovací návrh, s tím hospodářský výbor souhlasil.

Děkuji. Připomínám, že usnesení hospodářského výboru a záznam výboru byly doručeny jako sněmovní tisky 887/2, 3 a 4 a usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 888/5. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Já eviduji faktickou poznámku pana poslance Petra Bendla, ale faktická poznámka je reakce na řádnou rozpravu, tak já mu udělím řádně slovo. Prosím.

Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl požádat alespoň Poslaneckou sněmovnu, protože jsme při prvním čtení, když jsme diskutovali tento problém a odkazoval jsem na skutečnost, že docházíli v oblasti údržby komunikací k soutěžím, tak zcela prokazatelně dochází k lepší efektivitě nakládání s finančními prostředky.

Minule jsem v tom prvním čtení prosil pana ministra, aby je přinesl, protože samozřejmě Ministerstvo dopravy je má. Při druhém čtení, když jsme to naposledy projednávali, tady pan ministr nebyl a dneska tady není také.

Protože jsem přesvědčen, že byste ta čísla slyšet měli.

Ono to tak není. Na to máme speciální legislativu, která umožňuje vždycky v rámci krizového řízení, ať už je to starosta nebo starostka v dané lokalitě, v regionu hejtman či hejtmanka a na úrovni státu premiér nebo ministr vnitra nebo vládou pověřený ministr, který řídí to krizové řízení a nemusí se v tu chvíli v případě, že dojde k vyhlášení mimořádného stavu, zabývat tím, že bude soutěžit různé úklidové práce apod., protože tím bychom se nikam nedostali.